Nejvyšší!

Hlavními protiinflačními nástroji podle názoru SPD musí být snižování deficitu státního rozpočtu primárně prostřednictvím snižování výdajů, snižování státního dluhu a regulační opatření, která zabrání dalšímu růstu cen.

My jsme jako SPD tady byli proti, jsme proti tomu a budeme proti tomu, ale ODS je pro zvyšování daní. Já s tím nesouhlasím, ale když si to tak myslíte, je to vaše politická odpovědnost.

Proinflační! A ještě více to zdraží většinu zboží a služeb občanům České republiky.

Nejnižší, právě díky tomu, že má bilaterální smlouvu s Ruskem.

Ale vzpomeňte, jak už vloni na jaře říkal o tom, že bude kontrolovat marže obchodníků. Uplynul rok a nezkontroloval evidentně, výsledek jeho činnosti je nulový. Tak za co jiného by měl ministr odstupovat?

Není výjimkou, že občané čekají na důchod i déle než půl roku, aniž by jim Česká správa sociálního zabezpečení podala jakoukoliv informaci o stavu jejich žádosti nebo se jim omluvila.

Naopak dochází k rušení poboček České správy sociálního zabezpečení, například v Praze, což situaci naopak nadále zhoršuje. Obdobně neuspokojivě z hlediska dodržování lhůt pro výplatu sociální podpory a pomoci fungují i úřady práce opět řízené ministrem Jurečkou, jehož manažerská neschopnost by měla být jasným důvodem k jeho odvolání z pozice ministra práce a sociálních věcí a člena vlády.